Od doby, co jsem nastoupila, žádáme vládu o navýšení počtu těch úřednic.

To si myslím, že je docela podstatné. Některé už se zavírají, některé mizí a ten poplatek na bydlení se snižuje.

To jsou regulace, které jsou naprosto běžné v západní Evropě. Takže tady taky bychom se měli rozhodnout, co vlastně chceme.

Paní poslankyně Olga Havlová bude interpelovat pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci deliktu na Bulovce. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se o tom už zmiňovat nebudu, protože pan premiér nám to docela podrobně popsal. Ale v této věci bych vám ráda položila několik následujících otázek. Jak bude probíhat azylová procedura i přes spáchaný závažný trestný delikt žadatele?

Chci se vás tedy zeptat, co je to za program, kolik imigrantů se jej účastní a kde jsou účastníci ubytováni. Kolik žadatelů o azyl je v současné době v České republice a jestli je možné sloučení rodin při získání azylu.

Děkuji za odpověď. Děkuji paní poslankyni. Pane ministře, prosím o odpověď.

Co se týká změny zákona o azylu, tak jak ho Úsvit navrhl, tam dle našeho názoru existuje rozpor s mezinárodním právem.

Já už si přesně nepamatuji, vážená paní poslankyně, od čeho se to odvozovalo, ale není problém to zjistit a poslat znovu. Nemám s tím vůbec žádný problém a zařídím to.

V současné době je tento projekt zastaven.

A zde se reflektuje právo Evropské unie. Pokud by byl udělen osobě tzv. hlavní azyl, tak splňuje potom podmínky na sloučení rodiny.

Záleží na okolnostech toho daného případu, o který se jedná. Prosím, paní poslankyně, vaše doplňující otázka.

Děkuji, paní poslankyně. Přejdeme k dvanácté interpelaci.